Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jenom krátce shrnul průběh těch jednotlivých čtení a pak bych vás seznámil i s usnesením garančního výboru. S důvody přípravy, jakož i se samotným obsahem sněmovního tisku 199 jsem vás jako zpravodaj již opakovaně seznámil.

To by totiž byl přímý následek případného nepřijetí této úhradové regulace zdravotnických prostředků, neboť nález Ústavního soudu z května 2017 ruší ke konci letošního roku podstatné části současné právní úpravy. Ještě jednou bych rád připomenul stanoviska klíčových institucí, kterých se obsah tohoto návrhu bezprostředně dotýká. S návrhem vyjádřila souhlas Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Svaz zdravotních pojišťoven, Pacientská rada a Koalice pro zdraví.

Pevně věřím a jsem přesvědčen, že bude dnes návrh schválen maximální většinou hlasů napříč politickým spektrem. Stejně, jako tomu bylo při projednávání ve zdravotnickém výboru, který návrh přijal.

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona ve druhém čtení

Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Dovolím si tady vynechat návrh procedury, který načtu později při proceduře.

Pověřuje zpravodaje výboru poslance MUDr. Kamala Farhana, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve třetím čtení návrhu zákona přednášel stanoviska výboru.

Já vám také děkuji. Do rozpravy v tuto chvíli nemám žádných přihlášek.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové, nebo člene vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Dostáváme se do finále projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pan ministr ho představil, představil ho i pan zpravodaj, takže já jenom pár poznámek, které mám k této projednávané novele za klub KDUČSL. Jak už zde bylo řečeno, potřeba novelizovat zákon o veřejném zdravotním pojištění z hlediska kategorizace úhrad a regulačních mechanismů u zdravotnických prostředků byla zejména vyvolána nálezem Ústavního soudu z května loňského roku. Nicméně potřeba nějakým způsobem regulovat úhradu zdravotnických prostředků jiným způsobem než doposud tady byla již delší dobu.

My jsme od začátku říkali, že cítíme společenskou potřebu tuto novelu v krátké době přijmout, a také proto jsme jí jako klub KDUČSL dali v legislativním procesu zelenou, protože chápeme zejména tu společenskou potřebu to do konce tohoto kalendářního roku vyřešit. Nicméně jsme nebyli nakloněni zrychlenému projednávání, protože jsme tam cítili a cítíme doposud některá rizika, která tato novela přináší, a proto jsme také na garančním výboru vznášeli celou řadu dotazů. Musím říci, že Ministerstvo zdravotnictví na velkou většinu z nich, nebo v podstatě na všechny buď písemně, nebo ústně odpovědělo. Některé otázky tady zůstávají.

Tady ty odpovědi jsme úplně nedostali. Také musím říci, že zákon ve své důvodové zprávě má, že je významně protikorupční. Ta korupční rizika dle mého názoru zůstávají, pouze jsme je přesunuli z jedné instituce na jinou instituci.

To byla další naše připomínka, kterou jsem dotazoval.

Také si nemyslím, že všechny tyto obavy byly doposud rozptýleny.

Já to neberu jako výčitku směrem k Ministerstvu zdravotnictví, protože skutečně tato oblast patří mezi komplikované, nicméně považuji za nutné to zde zmínit, protože nedělejme si iluze o tom, že jsme připravili v tomto směru ideální novelu, tak jak to někdy v těch mediálních výstupech zaznívá. A nyní krátce k dnes projednávaným pozměňovacím návrhům. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás rád chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem A2, což je pozměňovací návrh, který jsem předložil do výboru pro zdravotnictví a týká se snížení započitatelného doplatku na léčivé přípravy u osob s uznanou invaliditou třetího stupně. Dostáváme to vlastně na úroveň seniorů nad 70 let, tedy snižuje se ten započitatelný doplatek na hladinu 500 korun. Jsme přesvědčeni o tom, že tady napravujeme určitou historickou křivdu, a zdravotní výbor si tento pozměňovací návrh vzal za svůj, tak pevně věřím, že jej podpoříte v hlasování i vy.

My jsme vedli velkou diskusi s Ministerstvem zdravotnictví, se zdravotními pojišťovnami.